Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, milí kolegové, říká se, že nejhorší, co se může stát politikovi, je, že se stane směšným. Myslím, že úplně přesně to platí také o státu. Nejhorší, co se může stát pro něj a pro jeho autoritu, je, že se stane směšným. Že se svými kroky natolik vzdálí od reality, od normálního života, že to bude vzbuzovat smích. Mám za to, že tady s takovým případem máme co do činění.

Tuší, co se bude odehrávat, vznikne tam zácpa. V nadcházejícím volebním období tady pravděpodobně budeme schvalovat nový zákon, který bude řešit, jak regulovat právě takové zácpy na vodních tocích.

Také nepředstavitelná záležitost přece pro normálního člověka. Fascinuje mě, kolik lidí je odhodlaných dělat svět za každou cenu stále bezpečnější a bezpečnější, až bude nejbezpečnější na celém světě. Chtěl bych upozornit, že se běžnému životu od podstaty vymyká ta snaha udělat ho dokonale bezpečný. Prostě život nikdy dokonale bezpečný být nemůže.

V takovém světě bych být nechtěl. Tak proto také prosím, nenechávejme se opít představou dokonale bezpečného života, který máme prostřednictvím zákonů zajistit. Moje druhá poznámka směřuje k podpoře pozměňovacího návrhu poslankyně Jany Krutákové, který vypouští ze seznamu dopravně významných vodních cest dolní tok Berounky. Chci se opřít o stanovisko celé řady obcí a měst na dolním toku, které jasně řekly, že jejich představa o tom, jak se bude jejich bezprostřední území vyvíjet, jak se bude dařit městům a obcím upravovat celé to údolí, se prostě vylučuje s představou cesty vodní, která by byla využívaná průmyslově. A pokud máme někoho poslouchat, tak jsou to v tomto směru určitě samosprávy, které do úprav toho údolí budou nepochybně v nadcházejících letech vkládat mnohem víc prostředků a mnohem víc budou mluvit do toho reálně, mluvit do toho, jak se to samotné údolí bude rozvíjet.

A to opravdu odporuje představě vodní cesty a tomu, co by v souladu s představou Ministerstva dopravy mohlo nebo mělo vznikat. A pak tu platí ještě jedna věc.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Feranec. Pane poslanče, máte slovo. Reakce na předřečníka. Ptal se, co nastane, jak začnou policajti kontrolovat někoho. Copak tento návrh zákona byl vyvolaný nějakou potřebou?

Jenom doufám, že zástupci samosprávy vědí, že přijetí tohoto zákona znamená nemožnost financování ze SFDI. Pokud jsou s tím srozuměni, tak je to v pořádku. Pokud jsou s tím srozuměni, tak je to v pořádku. Děkuji. Pan poslanec Klaus bude reagovat faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Ale to není pravda.

Čili ta situace takováhle je. Děkuji. tedy budou následovat pouze těch poslanců, které stihneme do 13. hodiny. Prosím, máte slovo. No, on ten stav opravdu tak to není jenom případ cyklistických výletů, ale ono se to opravdu tu a tam děje. A děje se to málo právě proto, že to příslušníkům Policie České republiky připadá často absurdní a snaží se takovým situacím prostě přirozeně vyhnout, pokud nepřijde přímo nějaký dramatický povel nebo bezpečnostní akce shora. Nicméně přeci základní smysl zákonů je, že mají platit, a stát, pokud si nechce lhát do kapsy, musí důsledně sledovat, jestli se dodržují. A když se nedodržují, tak pak vzniká chaos a pak vzniká ještě větší problém, než jaký si chceme asi představit. Nemůžeme přeci jako říkat, že to, že v současné době je nějaká situace vlastně jako běžná, úplně se třeba jako nekontroluje, tak že to máme akceptovat a máme nad tím mávnout rukou. To přece tak fungovat nemůže. Zákony mají odpovídat v tomhle směru dobré praxi a zdravému rozumu. Tak to je moje odpověď na to. A samozřejmě že v okamžiku, kdy by zaznělo, že to bude důsledně kontrolováno, jak zákon kontrolován důsledně má být, tak ty absurdní situace, groteskní, prostě na vodě nastanou. Pan poslanec Bartoň a jeho faktická poznámka. Prosím, máte slovo. Také bych reagoval na pana poslance Ferance. Ano, tento zákon je vyvolán potřebou.